Děkuji, děkuji. A to ani ne stát.

A o to se tady hraje.

To si prosím uvědomme.

Proč taky? Oni si tam udělají ty výroby! Ale neučiním tak, jako tady činí mnozí jiní jiné spekulace. Děkuji. Také děkuji.

Děkuji za slovo.

Třebaže nerostné bohatství je jejím majetkem.

Podle jejich webu nemají žádný jiný projekt.

Zásadní jsou v tuto chvíli otázky, kdo je skutečně společností, která získala licenci na těžbu, a jakým způsobem je vůbec možné případně zajistit to, aby co největší část výroby a zpracování skutečně zůstaly v České republice, a jak zajistit státu co největší podíl na zisku. Efektivní nastavení řešení, které by bylo pro stát výhodné, je podle mě otázka široké a dlouhé diskuse, která musí být nutně veřejná. Protože je celý problém komplikovaný, jeví se jako hodně zvláštní, že ministr bez diskusí podepíše dost důležitý dokument, který se celé kauzy týká, aniž by se věc otevřeně konzultovala ve vládě. Byť tento dokument nemá úplně jasnou právní závaznost, je třeba mít na paměti, že u nás platí podle obecných právních předpisů tzv. předsmluvní odpovědnost, kterou lze soudně také vymáhat.

A těch příkladů z minulosti, kdy podobné dohody o ochraně investic byly využity a Česká republika musela zaplatit za arbitráže, ty příklady tady máme. To je závažná věc.

Ale nikdo tady neměl zájem řešit změnu horního zákona.

Ale v tomto smyslu nebyl podán žádný návrh.

Další věc.